Dříve než přikročíme k závěrečnému hlasování, eviduji zde přihlášku s přednostním právem pana poslance Kalouska.

Poprosím kolegyně a kolegy, aby se posadili na svá místa, ztišili se, abychom mohli pokračovat v našem jednání. Děkuji, paní předsedající.

Bohužel z rozhodnutí úřadu Ministerstva financí bude moct být teoreticky zablokována jakákoliv internetová stránka. Dopady tohoto rozhodnutí poznáme během příštích týdnů, měsíců a let. A budeli toto odsouhlaseno, bude zase v téhle zemi o kousíček svobody méně. Ten zákon kromě tohoto kontroverzního paragrafu je v podstatě moderní regulační normou, kterou bychom rádi podpořili. Dokonce jsme podporovali i pozměňující zpřísňující návrhy pana poslance Hovorky.

To bychom nedokázali vysvětlit ani svým dětem, natožpak svým voličům. Děkuji.

Děkuji za slovo. Já bych jenom stručně popsal naše stanovisko a naše rozhodnutí v hlasování o celkovém návrhu tohoto zákona. My jsme podporovali a podporujeme návrhy, které přednesl pan kolega Farský. Nebyli jsme proti tomu, že bychom blokovali internetové stránky s nepovoleným hazardem, nelegálním hazardem.

Současně vás chci požádat, abychom pak vyhodnotili účinnost toho kroku, který vy jste schválili, aby blokovat stránky mohlo Ministerstvo financí. A věřím, že se k tomu za rok nebo za dva vrátíme a že vás přesvědčíme, že mnohem lepší je tento institut svěřit nezávislým soudům. Já děkuji. To byla přednostní práva.